Prosím, aby místo u stolku zpravodajů zaujal za navrhovatele pan senátor Roman Kraus, kterého zde vítám, a zpravodaj garančního výboru, což byl výbor pro zdravotnictví, pan poslanec Jan Kuchař. Návrh na zamítnutí a pozměňovací návrhy jsou uvedeny ve sněmovním tisku 165/4, který byl doručen dne 18. května tohoto roku. A já se táži navrhovatele, jestli má zájem vystoupit před otevřením rozpravy? Není zájem. V tom případě otevírám rozpravu, do které se přihlásil zatím pokud nemá zájem vystoupit zpravodaj?

Máte slovo. Děkuji za slovo, vážený pane předsedající. Vážené kolegyně, vážení kolegové, k tomu předloženému tisku.

Já sama jsem předložila dva pozměňovací návrhy, a to návrh, který směřuje k zachování stávající úpravy požadavků kladených na síť poskytovatelů zdravotních služeb a precizuje povinnosti pojišťovny, která poskytuje komplexní zdravotní pojištění cizincům. A ty navrhované změny mají za cíl zavést opatření, která eliminují to riziko, že sjednání pojištění cizince by bylo pouze nějakým formálním splněním povinnosti vyžadované v pobytovém řízení bez toho faktického zabezpečení úhrady poskytované komplexní zdravotní péče a té její dostupnosti pro cizince. Ten druhý návrh směřuje k vypuštění návrhu na zavedení registru zdravotního pojištění cizinců, který by měla vést Česká kancelář pojistitelů. Pro dosažení kýženého účelu navrhuji povinnost pojišťoven umožnit oprávněným subjektům online ověření existence pojistné smlouvy.

Tyto oba pozměňovací návrhy byly řádně načteny v podrobné rozpravě ve druhém čtení a žádám o tyto legislativně technické úpravy. Zároveň prosím o podporu těchto pozměňovacích návrhů. Děkuji za pozornost. Děkuji, paní poslankyně. A prosím dalšího nebo další řádně přihlášenou, paní poslankyni Věru Adámkovou. Děkuji za slovo, pane místopředsedo.

Jak dobře víte, tak před zhruba třemi lety byl přijat zákon, který upravoval vlastně pojištění cizinců, a to proto, že byly velké nedobytné pohledávky za provedenou zdravotní péči.

Ten, který se nikdy nepojistí, ten z toho systému vypadá, o toho se vůbec nejedná.

Ta náprava byla zjednána tedy znovuzavedením jakéhosi dohledu státu, což v té dané době považuji za správné.